Namítá někdo proti tomuto postupu? Ne, tak budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4. Přihlášeno 85 poslanců, pro 56, proti 24. Návrh jsme přijali. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Pane předsedající, já se obávám, že v tomto běžném projednávání zákona, kdy nejednáme v nouzovém stavu ani ve zrychleném způsobu, nelze zkrátit na pět minut řečnickou dobu. Takže asi podávám námitku proti vašemu... Já se domnívám, že lze, a navíc to odhlasovala Poslanecká sněmovna. Teď neříkám svůj názor, ale jako předsedající musím hájit rozhodnutí Sněmovny a pravidla hry. Prosím.